Děkuji. Do faktických se nám hlásí pan poslanec Vít Kaňkovský a poté pan poslanec Jiří Strýček.

Já budu opravdu jenom faktický. Na váženého kolegu Jana Volného, prostřednictvím paní předsedající, opravdu fakticky.

Nicméně nikdy jsem nepodporoval třetí a čtvrtou vlnu EET a jsem rád, že je dneska tady jiný návrh zákona, který navrhuje tento zákon zrušit. Ale Marek Výborný tady v březnu 2016 neseděl, nemohl hlasovat, tudíž může mít názor, jaký chce. Děkuji za pozornost. Takže dobrý večer ještě jednou, kolegyně, kolegové.

Děkuji.

Děkuji. Respektuji to, že byl proti třetí a čtvrté vlně, ale to právě nebrání tomu, aby podpořil můj pozměňovací návrh, za což mu dopředu děkuji.

Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Nelze akceptovat argument, že kvůli pandemii výrazně stouply bezhotovostní platby, které EET nepodléhají.

EET je moderní systém rychlé komunikace mezi podnikateli a Finanční správou a je jedním z nejvýznamnějších daňových opatření v České republice.

Upozorňují, že některé podniky část příjmů opět přesunul do šedé ekonomiky.

S motivací odměn od státu by se jich v systému mohlo vrátit mnoho dalších.